Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Takže víme, o čem hlasujeme.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Takže víme, o čem hlasujeme. Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat. Tak tímto jsme se vypořádali se všemi návrhy na změnu pořadu schůze Poslanecké sněmovny a přistoupíme k projednávání pevně zařazených bodů.